Treći je na redu Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i poštovani kolega Miroslav Škoro, izvolite.

S ove naše govornice ovdje se uglavnom ili kuka ili optužuje ili se bahato hvalisa ili se proziva u nekim trenucima i prijeti, ali ja ću čisto faktografiju. Dakle prije 10 mjeseci sam za ovom istom govornicom pričao o krađi izbora koja se dogodila i koju su prenijele i mnoge novinske kuće, o njima su izvještavale, međutim do sada ti izbori nisu poništeni i nije nitko odgovarao za izbornu prevaru, dakle na taj način državne institucije doslovno legaliziraju izborne prevare, ljudi to prihvaćaju, jednim dijelom zato što moraju ili zbog toga što ih nije briga, ali eto ja ne moram, a briga me je, pa ću govoriti o tome jer to izaziva jedno nepovjerenje koje je po meni glavni razlog odlaska i iseljavanja iz naše države, naime taj osjećaj nemoći da ne možeš napraviti baš ništa. I danas neću govoriti o nasmrt pretučenom mladiću iz vinkovačkog Novog Sela gdje se isto ništa nije dogodilo, neću o privatizacijskim pljačkama gdje se isto ništa ne događa, neću ni o prijavama koje sam i sam podnio, nego dakle izborno mjesto Vrhovina, Općina Gradina pored Slavonskog Broda. Prilikom izbora je dokazano da su glasovali ljudi koji na biralištu nisu ni bili i tu bi ja mogao razgovor i ovu svoju govoranciju završit, međutim neću nego ćemo reć ovako. Tomislav Tolić koji je sjedio u biračkom odboru pred televizijskim kamerama potvrdio je da su se zaokruživali ljudi koji uopće ne žive u Hrvatskoj nego su u iseljeništvu. Tomislav Tolić pokazao je i SMS poruku Drage Andrića promatrača HDZ-a u kojoj ga g. Andrić moli da potvrdi kako je na glasovanju bila osoba koja tom glasovanju naravno nije ni pristupila, a poruka je poslana dan nakon izbora u ponedjeljak u 9 sati i 33 minute, mislim da ne mogu biti konkretnije, možda da znam i sekunde, ali ne znam. Jedan od onih koji je na biračkim mjestima zaokružen kao glasač je Antonio Babić koji živi u Augsburgu u Njemačkoj. Antonio Babić je zadnji puta bio u Hrvatskoj 1. travnja 2021.g., on se nakon izbornog kruga na kojem nije glasovao jer je bio u Njemačkoj, obratio nadležnom općinskom izbornom povjerenstvu čim mu je predsjednik Domagoj Kožul potvrdio da je evidentiran kao glasač koji je pristupio izborima. Gabrijel Prgomet koji živi u Mađarskoj također u vrijeme izbora nije bio u Hrvatskoj, ali njegovo ime je također zaokruženo kao da je glasovao. Na upit kako je to moguće odgovoreno mu je da je greškom zaokruženo njegovo ime, a ne ime njegovoga brata. Gabrijel je provjerio i utvrdio da ni njegov brat nije izašao na izbore, pa eto i to je dojavio, ali naravno ništa. Isto tako valja napomenuti da predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smije sukladno zakonu biti stranačka osoba, ali je utvrđeno da je predsjednik biračkog odbora u Vrhovinama član HDZ-a. Dakle, o svemu je obaviješteno općinsko, županijsko i državno izborno povjerenstvo, reakcije nema i ja sam govorio u saboru nema ništa. Imamo izbore i događa se to što se događa. Dokazano je da su zaokruženi ljudi koji su taj dan bili u zatvoru, u inozemstvu ili inače ne izlaze na izbore. Dakle, evo nakon ovog izlaganja ja Miroslav Škoro čovjek koji je počinio mnoge grijehe jer sam se kandidirao na predsjedničkim izborima, jer sam stvorio stranku koja je osvojila 16 mandata i to uglavnom ljudima koji te mandate nikad ne bi osvojili, jer sam na lokalnim izborima o lokalnim osvojio još par stotina mandata, evo ja pozivam sve koji su zaduženi štititi hrvatski ustav i zakone da reagiraju na ove moje dokaze. Prvo krenu od mene, a onda redom. I to je prilika da pokažemo da ne trebamo biti nemoći, da možemo nešto promijeniti jer u konačnici u saboru 76 ljudi je trgovačke koalicije može sada dići ruke u po bijela dana i kazati da je danas noć, u ovom trenutku možete to izglasati, ali gospodo i dalje je dan. Dakle, možete napraviti svašta, imate veliku odgovornost, međutim morate biti svjesni toga da ljudi gledaju u nas sve skupa, gledaju u vas. Oni su sada već svjesni da mi iz oporbe ne možemo napraviti ništa. Ja znam da je najlakše pogledat malo u pod i kazat haa, ali to ne daje rezultate, a pri tome ljudi nepovratno odlaze. Odlaze zbog ovoga zbog čega sam vam rekao.

Orbana moram preskočiti ostaviti ga za iduću zgodu. Prije dva dana su obilježene dvije značajne obljetnice. Jedna je Dan Europe, druga je Dan pobjede nad fašizmom. Fašizam je svjetonazor kakav je, koji je vrijedan i osude i prijezira. I da je rasprava o pobjedi nad fašizmom ostala u prostoru dostojanstva, istine, ozbiljnosti pa i ponosa jer dio Hrvata je doprinio pobjedi nad fašizmom, ne bih u to ulazio. Međutim i nažalost mi pobjedu nad fašizmom pretpostavljamo nekom posebnom hrvatskom antifašizmu o kom želim progovoriti. On je zapravo postao predmet manipulacije, predmet iskrivljivanja istine pa i predmet sukobljavanja među nama Hrvatima. Svake godine od 10. travnja pa do 22. lipnja nastaje pravo antifašističko mahnitanje u Hrvatskoj koje se pretvara u histeriju, a histeriju prelazi u Hrvatski sabor. Da nije prešla u Hrvatski sabor možda ne bih ni govorio. Slušao sam prošli put početke takve rasprave, kvalitetnije, umnije i pametnije se vode u trećerazrednoj birtiji nego li ovdje. Dakle, da ne bih ponavljao pogreške svojih prethodnika reći ću slijedeće. Da taj hrvatski antifašizam zapravo on u sebi krije obranu i glorificiranje jednoga sustava koji je bio jednako zločinački kao i fašizam, od krije u sebi prikrivanje hrvatskog komunizma i svih zločina što je zapravo suprotno i onome što Europa od nas traži, a traži da jednako tretiramo i jedne i druge. Dakle, kad se pogleda ono što su istraživači našli diljem Slovenije u Hudoj Jami, u Kočevskom Rogu, kad se vide izvađena 4 kostura koja su međusobno povezani žicom i jednom je prostrijeljena natkoljenica i bačen, bačeni dole da ljudi umiru 30 dana u najtežim mukama, kad se vide sva ova stratišta po Hrvatskoj onda se vidi da taj antifašizam da to nije to, da tu nešto ne štima. S druge strane pričaju se priče i kako je taj antifašizam nama u Europi i svijetu pomogao. Dakle, želim postaviti nekoliko pitanja što se tiče toga, osvjedočenim antifašistima. Prvo, zadnje vrijeme, zadnjih nekoliko desetaka godina se češće puta spominje izraz, tisuću puta se češće spominje antifašizam nego fašizam. Hajde gospodo molim vas lijepo, antifašisti, kažite mi kad je nastao antifašistički pokret.

Ne znaju ni oni koji od vas više znaju. Pokušao mi je nešto odgovorit akademik Bilandžić svojedobno, ali je nemušt odgovor bio. Spomenuo je Atlantsku povelju, pa razgovore Churchill i Roosevelt, ali gdje je glavni antifašist Staljin, njega nije bilo tamo, a njego doprinos pobjedi nad fašizmom je dvostruko veći negoli njih dvojice. I da sramota bude veća zaista nastala je nekakva ekipa, nekakva antifašistička koalicija od 77-8 država. Znate li tko je sa prostora bivše Jugoslavije bio član koalicije? Dakle, zajapureni Hrvati kad vam Srbi počnu pričat priče o Draži Mihajloviću kao antifašistu nemojte se zaobadat ko junad u ridine jer on je u jednom trenutku i to bio. On je bio i fašist i antifašist. Al zapravo što je on bio? Ja ovo ne govorim da bi brani Dražu, ima takvih pametnjakovića nego da bi relativizirao taj antifašizam.

Još veća sramota. U Teheranu konferencija najveća moguća sramota. Kad su sve bitke Drugog svjetskog rata odavno završene, kad se zna rezultat Drugog svjetskog rata, Broz i njegova vojska ne dobivaju status savezničke vojske.

Kolegice Peović, izvolite.

Na Krku su. Pišu hrvatski Ustav. U tom hrvatskom Ustavu stoji pravo svakog čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece. Na putu od Krka do Zagreba to pravo iz Ustava nestaje. Ovo Ustav iz 1990., naslanjao se na Ustav iz 1974. gdje je pravo na pobačaj bilo jasno izraženo kao ustavno pravo. Taj je članak ostao i u srpskom i slovenskom Ustavu. Danas da je u hrvatskom Ustavu pravo na pobačaj, teže bi bilo interpretirati zakone na načine na koji Beroš danas interpretira zakone. To bi bio stvarno težak manipulacijski gimnastički potez da je objasni da žena nema pravo na pobačaj jer to je pravo koje je žena uistinu izborila. Nažalost nakon borbe, nakon podrške znanstvene zajednice, nakon podrške zakonodavstva, nakon podrške cijele znači društvene javnosti, mi se dovodimo u situaciju da zapravo reaktivno moramo braniti prava koja smo već izborile, a žena ima pravo na pobačaj. Zato bih pozvala da se u HS-u zastupnici i zastupnice ujedine znači oko zahtjeva udruga ženskih da se pobačaj vrati u Ustav RH jer vidimo da se zakoni zapravo krše bez obzira što su oni potpuno jednoznačni, nema uopće spora oko slučaja Mirele Čavajde, svejedno zakon se krši iako zakon ima sasvim jasno određeno, znači 3 slučaja po kojem se pobačaj može napraviti i nakon 10. tjedna trudnoće. Prema tome, zakoni u ovoj zemlji bez obzira što su jednoznačni dolaze u situaciju da ih se krši zbog opće klime koja je stvorena i zbog tog cijelog napada na ženska reproduktivna prava. Znači da bi pobačaj bio uistinu dostupan nisu dovoljni samo zakoni, on mora biti uistinu besplatan i to znači na, na, da plaćaju ga HZZO, treba bit dostupan, znači ako imamo situaciju gdje su zakoni jednoznačni, 60% ginekologa prizivača savjesti čini pobačaj nedostupnim i to onim ženama koje su siromašnije, koje su slabijeg imovinskog statusa jer one koje su boljeg imovinskog statusa učinit će taj pobačaj u Sloveniji i tada se dovodimo u situaciju da zapravo tumačimo da je pobačaj uistinu javnozdravstveno pitanje, ali i političko pitanje i tu trebamo bit svi jedinstveni. Sutra će ovdje doći državni tajnik Svete Stolice održati nam govor na kojem mi nećemo moći odgovarati, ali ćemo ga slušati. Nakon toga vodit će se rasprava o zakonu koji regulira znači pravo na pobačaj. Ne možemo ignorirati ulogu Kaptola i u ovom slučaju nestanka pobačaja iz ustava, znači po samom, samim riječima jednog od autora ustava Olujića kako se desilo taj magični nestanak pobačaja iz ustava od Krka do Zagreba, na zahtjev Kaptola i ne možemo amnestirati ulogu crkve u retradicionalizaciji koja nas dovodi u situaciju da žene ne mogu obaviti legalni pobačaj u zemlji nego moraju ići u drugu zemlju. Prema tome, ono što tražimo je da se javnozdravstveno pitanje pobačaja postavi kao političko pitanje i da se utvrdi da je toliko veliki broj prizivača savjesti koji zapravo dovode pogotovo žene slabijeg imovinskog statusa do situacije uskraćivanja prava na pobačaj pitanje koje je došlo i potencirano od crkve oni koji su bili do prije 10.g. ginekolozi, koji su radili svoj posao, danas su odjednom prizivači savjesti, oni su prizivači savjesti, istovremeno to rade u svojim privatnim bolnicama, u privatnim ordinacijama, prema tome važno je da ih se prozove da dobijemo popis ljudi koji ne izvršavaju pobačaj, imaju privatne ordinacije i da ih se javno osudi. Poštovani g. predsjedniče, vi možda niste vidjeli je li gesta koju je napravio kolega Zekanović prema kolegici Katarini Peović prilikom govora rukom zaslužuje svaku osudu jer mi možemo imat različita mišljenja, al osnovno pravilo demokracije je da slušamo što onaj drugi govori, da sa uvažavanjem slušamo i da ne radimo ovakve komedije i pokazivanje, pokazivanje rukom prema govorniku.

Poštovani kolega Hrelja, evo ja ću se javno ispričati što sam kolegici Peović dok je govorila o pobačaju pokazao ovaj mali model djeteta kakvog je dozvoljeno nažalost ubiti u Hrvatskoj, nažalost dozvoljeno i vi ste zapravo cijelo vrijeme obmanjivali hrvatsku javnost govoreći da pobačaj nije dozvoljen, nažalost je dozvoljen, ali o tome ću malo kasnije detaljnije. Dakle kolega Hrelja, sada je kolega Zekanović pojasnio, neću sad davati opomene jer vi ste imali vjerojatno najbolju namjeru, on je objasnio isto tako što je napravio, ništa idemo dalje sa onda raspravama.

Naime, skoro svako dijete još u osnovnoj školi nauči o mađarizaciji, o Khuenu Hedervaryju koji je evo ovdje dobio nogu u dupe od Josipa Gržanića jer je tajno u Budimpeštu otpremio dakle ukrao, ukrao dokumente, srednjovjekovne dokumente o hrvatskoj državnosti. Tako da kad onaj mađaronski klaun od ministra govori o bratstvu ja stvarno nemam pojma na što točno misli. Viktor Orban, da se vratimo u sadašnjost, nikad nije vodio ni prijateljsku, ni bratsku politiku prema Hrvatskoj, naprotiv odbio je izručiti Hernadija, sustavno je uništavao i siromašio INA-u, a njegovi mokri snovi i … [[Govornik se ne razumije]] o hrvatskim zemljama nisu apsolutno ništa novo pobogu, čovjek ima kartu velike Mađarske u uredu i o tome smo ovdje mnogo puta govorili. Dron, evo zadnji primjer, dakle dron koji je pao u Zagrebu su mađarski lovci prepratili do granice i nisu nam javili za to, dakle tu nema ništa ni bratsko, ni prijateljsko i to treba ovdje reći. Pitanje je zašto Andrej Plenković šuti, a zašto Grlić Radman kad već mora pričati bulazni i ponavlja mađarsku propagandu? Zašto HDZ vodi mađaronsku politiku? Evo vam jedne teorije, i Putin i Orban bili su super i još uvijek su super mnogim navodno umjerenim konzervativcima jer su ih financirali, vrlo često ispod stola, to smo vidjeli u Austriji nekoliko primjera, jer su u svojim državama također gazili seksualne i nacionalne manjine i reproduktivna prava žena. Sve ono što bi i ovi navodno uvjereni zapravo htjeli, ali eto boje se reći glasno. I onda kad Putin ispadne ratni zločinac što je isto naš Monty Python ministar bio rekao u jednom trenutku pa se onda pokolebao, nije mi ni na zastupničko pitanje jednoznačno mogao o tome govoriti, dakle i kad Putin ispadne ratni zločinac, a Orban izgovori na glas nešto što mu čak ni mađaroni iz HDZ-a ne mogu više izignorirati, e onda je vuk pojeo magare, onda se naši mađaroni veliki suverenisti navodni stope s pozadinom, nema ih ni od korova. Takva beskarakterna, autokolonijalna i sluganska politika direktno šteti građankama i građanima Hrvatske i gotovo sigurno svoju racionalnu imaju u osobnoj materijalnoj dobiti pojedinaca. To smo već vidjeli ako se sjećate jer naime, presuda HDZ-a za korupciju je istovremeno presuda za mađaronstvo. To dvoje nije odvojivo, brat uz brata, Mađar uz Hrvata, da, da.

Izvolite.

Prave suverenističke opcije su reagirale na Orbana kao što i reagiraju na HDZ-ovu politiku prema Srbiji i prema Hrvatima u BiH. HDZ sadašnji HDZ nije suverenistička stranka. Kolega Grmoja dobivate drugu opomenu, a ja ću kao predsjednik sabora se suzdržati od komentara iako bih imao svašta reći kolegi Glavaševiću ali neću jer se držim reda, ali nije ni fer s vaše strane udarati po ministru koga ovdje nema i koristiti dosta neprimjerene i uvredljive formulacije, a čovjek se ne može obranit. Ne može jer nije ovdje u saboru, ali šta da vam kažem. Kako mislite g. predsjedniče sabora da se mogu držati slobodni govori ako se ne smije komentirati osobe na javnim funkcijama, ministra vanjskog poslova, ministra zdravstva, sve ministre, predsjednika vlade, pa i vas osobno, bez obzira da su oni ovdje prisutni ili ne?

A kolega ministar dođe kad je njegova točka dnevnog reda ili kad je pitanje i odgovori aktualno prijepodne, ne znam zašto bi dolazio ministar sada na slobodne naše rasprave. 238. po drugi puta, vrijeđate saborske zastupnike. Vi ste implicirali da je nepristojno govoriti o onima kojih ovdje nama [[Upadica predsjednik: Ne.]] Na koji način molim vas bi se moglo uopće komentirati vladu, predsjednika vlade, predsjednika sabora, sve ljude na javnim funkcijama ako je to kao što vi kažete nepristojno? Time vi potpuno poništavate ulogu sabor i vrijeđate nas saborske zastupnike. Ne, kolegice RAukar da neko govori o vama da ste klaun, da ste Monty Python, a da vas nema ja bi i vama stao u zaštitu, dakle mislim, ok, kolega Glavašević je govorio, ali meni je bilo nekako prirodno da se osvrnem da je malo nezgodno kad čovjeka nema govoriti o njemu vrlo uvredljivo i vrlo grubo. Bile su izrečene jako teške riječi, ali ok nisam davao opomenu.

Sada će u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika govoriti poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Poštovanje nekih temeljnih vrijednosti nezaobilazna je postavka svakog međuljudskog odnosa, bilo da ga izgrađujemo i njegujemo u našim obiteljima ili u profesionalnom okruženju. Slično pravilo važi i za visoku politiku, ali postoji i značajna razlika budući da odluke donijete u toj sferi društvenog djelovanja zahvaćaju daleko širi krug ljudi nego odluke koje svakodnevno donosimo u našem intimnom okruženju. I upravo je prava blagodat kada se na odgovornim državničkim položajima nađu osobe koje odlikuje sposobnost razumijevanja problema s kojima se susreće socijalno najugroženija skupina našeg društva, naši umirovljenici. Premijer Plenković je iskazao spremnost da pozorno sasluša i reagira kako bi se pronašao održivi i provediv model isplate energetskog dodatka ili kako su ga sami umirovljenici nazvali, Red Bull dodatka i na taj način iskazao agilnost, ali i staloženost u ovim teškim vremenima punim izazova i iskušenja. I koja je moja uloga u cijeloj toj priči? Na prvom sastanku parlamentarne većine inicirao sam potrebu da se o takav dodatak osigura najugroženijim skupinama hrvatskog društva, a to su umirovljenici. Naravno, na tome su zdušno radili i ministar financija i tadašnji ministar Aladrović i tako smo i uz prijedloge oporbe koja je ovdje u Saboru zahtijevala da se isplati energetski dodatak sukladno isplaćenom Covid dodatku u prošloj godini, došli smo do odluke Vlade, do prve odluke Vlade koja je definirala isplatu energetskog dodatka za umirovljenike. I onda iz udruga, udruga iz nekih opozicijskih stranaka, vrisak, to je malo. Pa naravno, sve je malo. Nikad nije dovoljno da se pokrpaju rupe u proračunima, osobnim, obiteljskim, itd., ali je vrijedno truda i vrijedno je cijeniti takav jedan potez. Da će puno ljudi ispadati zbog toga što je došlo do indeksacije. Indeksacije i tromjesečnih isplata zaostataka mirovine, na što je premijer rekao da će uskladiti granične iznose dodatka energetskog dodatka u 4 kategorije, 1500, 2, 3 tisuće i 4 tisuće kuna i onda se dogodila prošla srijeda kada sam kod njega imao zakazan sastanak da utvrdimo dinamiku događanja oko donošenja zakona i ostvarenja projekta obiteljskih mirovina i dodirnuli smo se, dobio sam odluku kako će izgledati te nove granične vrijednosti i dao sam premijeru jednu sugestiju. Odluka koja je bila pripremljena za Vladu je glasila da će umjesto 1500, nova granična vrijednost biti 1533,16 kuna. Ja sam dao prijedlog da premijeru da to okrene na drugi način, da je to ovaj, nešto što je kao nova granična vrijednost upravo podložna kritici da nešto obračunavamo na dvije decimale i predložio sam da te granične vrijednosti digne sve za sto kuna, sa 1500 na 1600, 2000 na 2100, 3000 na 3100 i 4000 na 4100. Reagirao je u 5 sekundi, pozvao Odbor za zakonodavstvo da li je moguće promijeniti odluku. Dobio je potvrdan odgovor, pozvao nadležnog ministra da izvrte taj model sa novim iznosima i ono što moram reći nisam ovdje niti da podilazim, niti da se ulizujem. Ovdje sam 20 godina ali sam tu pozvan da kažem dojam da je premijer bio jako zadovoljan što sam mu došao sa tim prijedlogom i što može promijeniti odluku neovisno što to iziskuje 20-tak milijuna kuna više za naše umirovljenika iz državnog proračuna. I time ću završiti s time da ću biti glasnik dobrih vijesti i molim naše umirovljenike da glasnika ne ubiju. Isplata covid dodatka je 13.5. čuo sam to iz ustiju ministra Marića, a kad on kaže znači da će novac biti spreman dakle a sve to u povodu stote godišnjice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. raspravu u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana kolegica Dalija Orešković. Izvolite.

Poštovani govorit ću o temi koju vlast želi sakriti od javnosti. Na Zagreb je pao još jedan dron i u odnosu na taj dron, onaj koji je prije nekog vremena pao na Jarunu i sve nas prenerazio tek je obična petarda. Ovaj dron je ostavio golemi krater u koji bez problema stane dobar dio zgrade Hrvatskog sabora, a ako se hitno ne sanira generacijama i generacijama će nanositi višestruku štetu. Ulazak tog drona u naš zračni prostor nije evidentiran na radarima, taj dron nije došao niti s bližeg, niti s daljeg istoka. Ne moramo puno mudrovati niti tko ga je sastavio, a niti tko s njim upravlja jer su svi njegovi sastavni dijelovi autohtoni, originalno hrvatski. To je naš domaći dron. Znamo mu i naziv iako je prilično otrcan. Dron je ovoga puta pao u dvorište bolnice Srebrnjak i tko god ne vjeruje neka ode i pogleda sam u tu golemu rupetinu, u taj ogroman krater velik kao da ga je uzrokovao meteor a ne bomba. U medijima je objavljena vijest da je izvođač radova nakon što je već naplatio do sada izvršene radove pokupio svoju mehanizaciju i radnike, potom je jednostrano raskinuo ugovor, a projektu je rekao doviđenja. No nije ovdje izvođač glavna figura, on je samo marioneta. Nad projektom već duže vrijeme lešinari akademska i nekretninska korupcija, a oni to mogu jer iza projekta očito više ne stoje niti gradska, niti državna vlast. E sad što je dron? Dron je činjenica da ćemo ne samo izgubiti projekt za kojeg su iz EU fondova osigurana sredstva u iznosu od 60 milijuna eura, nego ćemo sami morati platiti iz naših sredstava trošak sanacije te iskopane rupetine, tog kratera koji je već sada opasna razdolina a trebao je biti temelj novog translacijskog centra. Dron je to što ćemo umjesto jedne vrhunske znanstvene bolnice po tehnologiji najnaprednije, po izvrsnosti najjače, po inovativnosti najnaprednije kakve u Europi nitko drugi nema imati jedno veliko ništa. Zastupnici je li vama jasno da mi našu bolesnu djecu nemamo gdje liječiti? U Petrovu, Kukuljevićevu, Klaićevu bolnicu nije uloženo desetljećima ništa vrijedno spomena. Te bolnice nisu niti obnovljene nakon potresa onako kako treba, a i da jesu za svaku ozbiljniju stvar primjerice za operaciju hipoplastičnog srca te bolnice mogu samo dati uputnicu da se operacija i liječenje obavi negdje u inozemstvu, tamo gdje medicina ne samo da zna, nego i može baš zato što se Hrvatska ovako lešinarski odnosi prema našim nacionalnim potencijalima, a odnosi se tako da nad njima lešinari i da ih uništava. Bolnicu u Blatu, Nacionalnu sveučilišnu bolnicu čekamo kao Godota, jer nikada nije niti bila prava namjera da se išta od navedenog realizira. To su prazna politička obećanja koja se uvijek prebijaju preko leđa bolesnih i vulnerabilnih skupina, a u Hrvatskoj su ta najranjivija skupina uvijek djeca i oni su uvijek najteže žrtve sustava. I da ne ostane neodgovoreno jer to u medijima ne piše tko je taj koji upravlja ovim dronom destrukcije, tko nad projektom Srebrnjak lešinari i tko su ti naši domaći strvinari. Isprovocirat ću ih da se sami jave. Prije svega to su oni koji tvrde da je projekt Srebrnjak financijski neodrživ, njih demantira Feasibility studija i cost benefit analiza napravljena još 2019. godine. Nitko ne može reći da je puno isplativije slati našu djecu u inozemstvo po liječenje, tamo gdje su operacije, a pogotovo pripremna i post operativna skrb višestruko skuplje. To su svi oni koji su se desetljećima kleli u zajedništvo domicilne i iseljene Hrvatske, a sada uništavaju projekt koji je trebao naše vrhunske znanstvenike koji su se u svijetu ostvarivali trebali su ga vratiti u domaće … [[Govornica se ne razumije.]] dakle na prvom mjestu su oni koji su bolnicu Srebrnjak koja je do odlaska Bore Nogale financijski uspješno poslovala pretvorili u gubitaša kako bi ga sad prikopčali na puno veće financijske gubitaše. Onoliko koliko je Europa bila spremna izdvojiti za projekt Srebrnjak toliko naš zdravstveni sustav generira gubitaka na razini jednog mjeseca. Na drugom mjestu je akademska zajednica, to su oni koji nemaju vlastitu znanstvenu izvrsnost, pa kada Srebrnjak propadne nešto će uzeti Medicinski fakultet, nešto Rebro oni koji vlastite izvrsnosti nemaju. Na trećem mjestu je nekretninski biznis, a na četvrtom mjestu i najgori od četiri jahača apokalipse su licemjeri. To su oni kojima ne smeta što se naša djeca nemaju gdje liječiti, a onima koji su to uspjeli ostvariti kažu [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] Hrvatska vas više ne treba. Vi za nas ne vrijedite. Izvolite.

Pa ćemo sada prijeći kao što smo i najavili izjašnjavanje o amandmanima. Prvo je izjašnjavanje na amandmane o Konačni prijedlog Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH, to je drugo čitanje, P.Z.E. br. 256. Amandmane su podnijeli Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. S nama je poštovani državni tajnik Stjepan Čuraj koji će se izjašnjavati o podnesenim amandmanima, idemo redom. Prvi je molim vas kolegice i kolege, prvi je na redu amandmani Klub zastupnika Mosta, amandman br. 1. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Naime, podnositelj predlaže dodatno regulirati isticanje cijena, Konačni prijedlog Zakona upravo propisuje dvojno iskazivanje ukupnog iznosa na računima i ukupno na ponudima, ugovorima sa ciljem zaštite potrošača. To je pažljivo razrađeno i kako bi se sve potrebne informacije na temelju kojih će se moći vidjeti da li je poslovni subjekt neispravno preračunao cijene ili te cijene neopravdano povećao. Ovim prijedlogom da se ne bi pojedinačno isticale te cijene bi se išlo na štetu samog smisla zaštite potrošača. Nema nikoga, u ime kluba Mosta, evo kolega Bulj jeste vi tu zbog amandmana? Izvolite onda očitovanje. Uvođenje eura u ovome trenutku kad imamo inflaciju nezaustavljivo koja raste, povećanje cijene energenata, vidimo što se događa sa poskupljenjem hrane, vidimo da je ugrožena stabilnost financijska RH i u ovome trenutku uvoditi euro je suludo, a imamo činjenice kad je bilo stanje uredno u Sloveniji je kod uvođenje eura 7% bilo inflacija zbog eura. Zbog toga tražimo i što bi bilo demokratski da narod glasa referendumom da se povuče sve što se tiče znači eura i donošenja eura. I da narod na referendumu odluči da li treba biti uvedeno euro ili ne jer većina stručnjaka, velika većina, kako hrvatskih, tako i stranih kažu da je u ovome trenutku uvođenje eura štetno, a uz to imamo i problem što mi našu valutu, poglavito HDZ, temelj, hrvatske je bio, hrvatska lisnica u hrvatskom džepu sa hrvatskom kunom, hrvatskom novčanicom, hrvatska puška na hrvatskom ramenu, međutim, u ovome trenutku kako bi se Vlada Andreja Plenkovića dodvorila činovnicima u Bruxellesu i kako bi nas pretvorio u rezervat da budemo Indijanci, on je predvodnik svega u EU, a narod gladuje, a to je i pogodovanje, maloprije sam rekao, teleoperaterima gdje je najveća dobit u RH i najvećoj dobiti on uzima ... [[Govornik se ne razumije.]] lokalnoj samoupravi novim ovaj pravilnikom brace Obuljen koji će uzeti 150 milijuna kuna lokalnim samoupravama. Nema nikakve veze s amandmanom, sve što ste govorili, ali. Ja imam pravo obrazlagati amandman. A imate, dobro. Sada idemo na amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, ima ih 4. 1. amandman, izvolite. Amandman se ne prihvaća. Podnositelj predlaže da najavljeni etički kodeks bude integriran u sam tekst zakona te se predlaže osnivanje tzv. crne liste pravnih subjekata kod kojih je nedvojbeno utvrđeno da su prekršile etički kodeks ili sam zakon. Naime, pristupanje etičkom kodeksu je dobrovoljno i kao takvo je navedeno u obrazloženju zakona te stoga nije potrebno ponavljati u normativnom dijelu zakona. Međutim, to ne znači da poslovni subjekti koji ne pristupe etičkom kodeksu neće biti nadzirani. Nadzor će biti vršen prema svim poslovnim subjektima jednako, a isto tako će svi poslovni subjekti moći biti prijavljeni nadzornim tijelima od strane, kako potrošača, tako i udruga za zaštitu potrošača koje će biti uključeno posredno u praćenje primjene ovih zakona, što je i zakonski čak i dosta dobra specificirano. U prijevodu, građani i javnost će moći istaknuti, primijetiti, prigovoriti one koji su se pristupili i one koji ne i pitati ih zašto. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Ne prihvaćam objašnjenje i tražim glasanje o ovom amandmanu. Prvo ću reći da je u Nacionalnom planu o uvođenju eura vrlo jasno naznačeno i propisano na taj jedan način te crne liste koje su pri uvođenju eura u Sloveniju itekako pomogle da se ne dogodi preveliki rast cijena. Te crne liste su se pogubile, dakle to, taj Nacionalni plan je donijela Vlada RH i sam premijer Andrej Plenković u uvodu kaže da će se učiniti sve da se građane zaštiti od prevelikog tj. od zloupotrebe uvođenja eura za podizanje cijena i naravno, ekstra profita. Zbog čega se taj institut crnih listi pogubio po putu od Vlade do ministarstva izrade zakona, nije potpuno jasno. Ali, ostaje činjenica da živimo u vremenima u kojima cijene benzina skaču, u kojima je inflacija svaki mjesec sve veća, u kojima je kupovna moć građana sve manja, živimo u državi u kojoj imamo ogroman postotak onih koji su na rubu siromaštva i nažalost onih koji su u siromaštvu. Ova Vlada je obavezna učiniti sve što je moguće i propisati to zakonom da se zaštiti građane od neopravdanog povećanja cijena i zbog toga i dalje smatram da to treba jasno i glasno u zakonu reći [[Upadica: Hvala vam lijepo.]] I tražimo glasanje. Hvala. Idemo na 2. amandman, isti klub zastupnika. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje, naime, predlagatelj odnosno predlaže se preciziranje kako bi se izbjegla moguća interpretacija u kojoj bi bilo dozvoljeno zaokruživanje na cijeli broj, tj. bez decimale. Odredbe zakona koje sadržavaju opća i posebna pravila preračunavanja i zaokruživanja su jasna i nedvosmislena. Prati izravno primjenjivo zakonodavstvo EU i prepoznaju iznimke propisane posebnim propisima. U tom smislu, prihvaćanjem, recimo, ovog amandmana, zaokruživanje na cijeli broj bez da takva mogućnost prepoznata kroz poseban propis, predstavljalo bi kršenje članaka ranijih stavaka isto članka, dakle čl. 15, posljedično i čl. 14 ovog Zakona, a za što je predviđeno sankcioniranje sukladno čl. 88, dakle niti normativno se ovaj amandman ne bi mogao provesti. Poštovani državni tajniče, prije svega, bila bih vam zaista zahvalna ako biste mogli malo jasnije čitati obrazloženje jer nažalost ne uspijevam pratiti sve. Da, mislim, moram prokomentirati, o tome sam govorila i u slobodnom govoru i točki opoziva Vlade, nemojmo dozvoliti da obrana amandmana postane potpuna forma. Evo, nema ljudi sa desne strane kojima bih mi trebali objasniti zbog čega taj amandman mislimo da je potreban. Ne moram ja to vama objašnjavati kojeg ste to odbili. I još čitate obrazloženje da ne razumijem, ali oke. Dakle, vrlo jasno smo u obrazloženju naveli da je to preciziranje potrebno kako bi se izbjegle moguće interpretacije u koje bi bilo dozvoljeno zaokruživanje na cijeli broj. Nažalost mi znamo da je Hrvatska zemlja nevjerojatnih mogućnosti interpretacije zakona, pravilnika, itd. Ovaj konkretni amandman je dao prof.dr. Damir Bakić, prof. matematike na Prirodoslovnom-matematičkom fakultetu u Zagrebu i potpuno sam sigurna da čovjek zna što govori. I to je jedan od amandmana koji ide u korist građanima da se slučajno ne zloupotrijebi, a ne bi bilo nažalost prvi put u Hrvatskoj državi slovo zakona. I zato ostajemo kod amandmana i tražimo glasanje. Tako da niti su dužni biti ovdje, niti smatram da je to fer jer niste ni vi uvijek pa će vas onda netko prozivati kad vas nema, ajmo budimo tu barem elementarno kolegijalni. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Naime, predlaže se da banke trebaju cijeli period od 12 mjeseci od dana uvođenja eura zamjenjivat gotov novac kune, za gotov novac eura bez naknade bez obzira na iznos. Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura bez naknade ali sa mogućnošću zamjene najviše 100 novčanica kune i najviše kovanice kune po jednoj transakciji uvedena je po uzoru na druge države članice i u skladu s najboljom praksom, a sa ciljem brze zamjene valuta. Naravno, ne moramo izmišljati toplu vodu kad kažem najboljoj praksi drugih država članica, nismo jedini niti prvi i vodeći računa o samim troškovima koje to predstavlja. Treba napomenuti da će uvijek odnosno da je omogućeno i dalje bez troškova provizija zamjenjivati tijekom 12 mjeseci upravo gotov novac kune za gotov novac eure u navedenim institucijama dakle samo ne bankama. Koristim priliku gospodine predsjedniče sabora da vam odgovorim. Dakle, institut obrane amandmana je slijedeći. Klubovi zastupnika ili pojedini zastupnici predaju amandman. Ministarstvo pogleda amandman i procijeni, odluči u principu ne kao što znamo i kao što nas praksa ući. Obrana amandmana je mogućnost da se kolege iz vladajuće većine argumentima pokuša još jednom prvo upoznati sa sadržajem amandmana i argumentirano zamoliti, uvjeriti da možda oni pristanu da se taj amandman uvrsti u zakon. Ako njih fizički ovdje nema onda ovo postaje besmisleno i zadovoljavanje puke forme. Ostajemo kod amandmana i tražimo glasanje iz jednostavnog razloga što smatramo, a to je i opće poznata činjenica da banke i Hrvatskoj nažalost većinom strane banke imaju izrazito velike zarade, profite, izrazito. I ne vidimo niti jedan razlog da banke u Hrvatskoj u tako jednoj velikoj akciji 12 mjeseci ne rade te zamjene bez naplate. I to je isto tako još jedan amandman kojim se ide na zaštitu građana. Zašto bi banke zarađivale? Neka mi netko argumentira zašto bi banke bez obzira na koji iznos zarađivale na tim zamjenama, nema ga. To što se to radilo tako u drugim zemljama govori samo o toj bankarskoj ekipi koja ima svoje zagovarače [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] posvuda. I hvala vam što ste mi objasnili kako ide procedura, vrlo pretenciozno s obzirom na dužinu vašeg boravka u saboru i mog, ali dobro to je isto tako vaše pravo. Ali kada uvjeravate, uvjeravate vjerojatno i druge zastupnike, ne samo one iz vladajućih. Ja sam samo kazao da se zna s vremena na vrijeme dogoditi da netko proziva jednu stranu zašto je nema, a onda istovremeno previđa da i s druge strane nema zastupnika, pa samo pozivam na kolegijalnost. To je bila moja namjera. Kolegice Selak Raspudić, izvolite povreda Poslovnika. Članak 238., kolegica je upozorila na neke propuste u proceduri i ne vidim niti jedno opravdanje da se tako nešto naziva pretencioznim što je jedna izjava koja osuđuje istup zastupnice. Pitanje je li ona u pravu ili nije i ima li ona pravo govoriti svoje mišljenje, a nije na vama da dajete kvalifikacije je li taj sud pretenciozan ili ne. A vi uopće niste bili, pa ste upali ovako sada i potpuno krivo ste interpretirali ono što se dogodilo između mene i zastupnice, ali ok. Dobro. Niste bili. Kolega Vilim Matula, izvolite. Da, mislim da to što ste to nazvali pretencioznošću mislim da je to u svakom slučaju omalovažavanje zastupnice Raukar. A to što ste rekli da niti naših nema, dopustite da je samo od vašeg kluba ovdje 33,3% jer nas je ovdje trećina od našeg kluba. I da zagovoravam, to bi se tamo vidjelo, ali da je možda 10% od vašeg kluba to bi bilo značajno. Ne, ovdje je koliko ja vidim 3 znači to vam je manje od 5% našeg kluba još uvijek više nego vaših 33% Izvolite kolegice Selak Raspudić. Članak 238., molim vas da ne iznosite neistine koje omalovažavaju saborske zastupnike, bila sam tu, i slušala sam kako vam je kolegica Raukar objašnjavala proceduru i nisam ja nigdje upala, vidite da sam uletjela kroz prozor, ja sam ušla u sabornicu na svoje radno mjesto. Dobro, ajde nećemo sada dalje ovaj širiti ovu raspravu, nema smisla, vratimo se mi amandmanima. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Naime, predlaže se da se iznos kazne za pravne osobe veže uz postotak ukupnih prihoda pravne osobe ostvarenih u protekloj godini jer se smatra da su propisane kazne preniske za pravne osobe koje imaju značajne prihode. Uvođenjem novčane kazne od 2% ukupnih prihoda koja je pravna osoba ostvarila u prethodnoj godini nije optimalno. Novčane kazne predložene su u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom kojim je uređeno prekršajno zakonodavstvo. Napominje se kako nije cilj kažnjavanje poslovnih subjekata već ispravna primjena zakonskih odredbi i u skladu sa obvezom primjene načela oportuniteta upozoravanje poslovnih subjekta na uočene nepravilnosti i nezakonitosti uz obvezu da se iste otklone u najkraćem mogućem roku. Prevedeno ovim prijedlogom bi imali nepopularnu situaciju da zbog krive konverzije ili krivo preračunate cijene netko plati kaznu do 2% prihoda, a ako se radi o nekoj manjoj trgovini onda znamo da prihodi nisu relevantan pokazatelj i to bi onda na žalost bilo dosta negativno i percipirano kao opet jedna vrsta represije. Smatramo da na članak 88. predviđene kazne su i više nego dovoljno, mjere koje su usklađene sa postojećim zakonodavstvom. Gospodine predsjedniče Sabora ja vam toplo savjetujem da krenete u proceduru izmjene Poslovnika Sabora pa da se uvede odredba po kojoj se zna koliko vremena mora saborski zastupnik ili zastupnica provesti u Saboru da bi imao pravo reći nešto o radu Sabora. Mislim da je to jako važno, pa tako da se mi znamo u tom smislu rukovoditi.

Da, ovako. Ne, ne izvanredne su matematičke, ali ja naravno nisam matematičar ja sam samo glumica pa ću to provjeriti sa onima koji tu matematiku bolje poznaju, zaista neka nova značajna dostignuća. Ostajemo kod amandmana, tražimo glasanje iz razloga što ovako niskim kaznama se samo omogućava zloupotreba uvođenja eura za neopravdano podizanje cijena. Mislim da nije potrebno u ovom Saboru govoriti o tome koliko se i na koje načine kroz desetljeća i desetljeća zloupotrebljavalo i dizalo cijene i udaralo na standard građana zbog profita. Mi na žalost u tom smislu ne možemo prepoznati solidarnost te zajednice koja stavlja cijene i ne možemo sa sigurnošću govoriti da će oni biti solidarni u toj velikoj akciji.

Idemo dalje. Imamo još jedan zaključak Kluba zastupnika MOST-a koji je predložio donošenje sljedećeg zaključka iz razloga što hrvatsko gospodarstvo strukturalno nije spremno za uvođenje eura zbog općeg stanja našeg gospodarstva, neprovođenja strukturnih reformi, vrlo niskog rasta proizvodnosti rada, izostanka vidljive konvergencije dohodaka, izostanka strukturne konvergencije kao i u najmanju ruku upitne kvalitete naših institucija Hrvatski sabor odgađa glasovanje o Konačnom prijedlogu zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj do daljnjega. Izvolite očitovanje. Zaključak se ne prihvaća. Naime, svaka država članica EU samostalno odlučuje kada će započeti postupak uvođenja eura uzimajući pritom u obzir i odnos ekonomskih koristi i troškova.

Koristi uvođenja eura odnose se na smanjenje rizika za makroekonomsku i financijsku stabilnost, povoljnije uvjete financiranja, niže transakcijske troškove, ukidanje valutnog rizika i pristup europskom mehanizmu stabilnosti. Što to znači zapravo? Te koristi trebaju omogućiti ili bi trebale snažniji oporavak odnosno gospodarski rast, povećati ekonomsku učinkovitost i učiniti Republiku Hrvatsku privlačnijom za investicije. Za grane turizam, izvoz, za zaduživanja, za kredite, za sve ono što bi građani osjetili na svojim leđima ovo će im donijeti korist. Također zbog visokog stupnja euriziranosti hrvatskog gospodarstva i financijskog sustava koristi od uvođenja eura u Republici Hrvatskoj bi trebale biti relativno veće nego u drugim državama članicama koje su posljednje uvodile euro kao službenu valutu. Pritom uvođenje eura odnosno sami proces kao dugogodišnji strateški projekt Republike Hrvatske treba promatrati odvojeno kako od tekućih gospodarskih kretanja, tako i od rizika koji su povezani sa pandemijom i geopolitičkim previranjima na globalnoj razini. Znači sam postupak kada govorimo o zakonu, a sami događaji kojeg smo svjesni bi trebali, odnosno predstavljaju razlog više zašto bi trebali doći pod europski kišobran iz svih navedenih ovih benefita koji nam euro zona pruža i u sigurnosti. Izvolite kolegica Selak Raspudić. Jučer smo mogli slušati obraćanje Ursule von der Leyen o tome kako ćemo konačno dobiti značajan paket financijske pomoći pri čemu je ona pohvalila nevjerojatan napredak u našim reformama, pa smo eto usput saznali da se u Hrvatskoj dogodila šutke reforma zdravstva koju još uvijek nitko nije osjetio. Zašto ovo navodim? Ne znam ja niti hrvatski građani kakve je to točno pregovore vodio i dogovore sklopio naš premijer sa čelnim osobama EU, ali u situaciji u kojoj ste potpuno preskočili gospodine Ćuraj krajnje ekonomske nestabilnosti sigurno mijenjane valute nije dobar potez, a to nije pitanje neke moje osobne procjene nego je pitanje službenih kriterija koji se navode kao nužne za zadovoljavanje da bi se euro mogao uvesti, konkretno onog Mastrihtskog kriterija. On sadržajno osim što znamo da navodi kolika nam smije biti stopa inflacije, želi poručiti sljedeće, ako vam je inflacija visoka pričekajte, visoka inflacija je opasna situacija za mijenjane valute. Dakle, RH zbog očito različitih dogovora unutar EU ignorirajući potpuno trenutnu društveno-ekonomsku situaciju zbog koje će euro vjerojatno još više padati, a ni sada ne stoji dobro na tržištu možemo vidjeti u izvješćima Europskog vijeća ide silom u ovom kriznom trenutku za RH gurati preko koljena uvođenje eura. Mi se tome u ovom trenutku oštro protivimo jer nažalost teret toga spiralu inflacije osjetit će kao što i sada osjećaju na leđima upravo hrvatski građani. Glasovat ćemo onda o tom zaključku.

poštovani državni tajnik Tugomir Majdak. Krenut ćemo prvo sa zaključkom kojeg predlaže Klub zastupnika Socijaldemokrati, dakle zaključak glasi: „1. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu P.Z. br. 182. upućuje se u treće čitanje i 2. Zadužuje se predlagatelj da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenje iznesene u raspravi radi izrade Konačnog prijedlog Zakona. Izvolite. Dakle, Vlada RH ne prihvaća da se rasprava o Zakonu provede u trećem čitanju odnosno na prijedlog za upućivanje Konačnog prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu u treće čitanje. Predlagatelj je mišljenja da su navedeni prijedlozi neutemeljeni i neopravdani s obzirom da su u raspravi izneseni i primjedbe i predloženi amandmani odnose na poboljšanje i pojašnjenje pojedinih odredbi pri čemu se niti sadržajno niti koncepcijski ne mijenja konačni prijedlog zakona.

Dobro, onda ćemo glasovati o tom zaključku, pa prelazimo na amandmane, pregled vam je dostavljen elektroničkim putem. Amandman se ne prihvaća. Stav predlagatelja je postupak izdvajanja poljoprivrednog zemljišta iz šumske gospodarske osnove provodi na način kako je definirano u važećem zakonu i predloženim izmjenama tj. na način da podnositelji zahtjeva mogu biti jedinice lokalne samouprave ili zainteresirane fizičke ili pravne osobe, a da troškovi privođenja poljoprivrednoj namjeni ne mogu biti veći od 50-godišnjeg iznosa dvostruke početne zakupnine. Važećim zakonom propisan je način izmjena odnosno dopuna programa raspolaganja koji se u bitnome na razlikuje od sadržaja predloženog amandmana. Ko će se očitovati? Kolegice Vlašić Iljkić izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče. Ne slažemo se sa vašim obrazloženjem. Prije svega moramo napomenuti da su ovo već treće izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je donesen 2018.g. i to sada se mijenja 108 članaka od 108 članaka se mijenja 61 članak, što zapravo stvara preduvjete za izradu novog zakona, a ne izmjena i dopuna. Također vezano za ovaj amandman mi predlažemo čl. 3. izmjenu vezanu za izdavanje suglasnosti ministarstva na izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarske osnove koje se u katastru vodi kao poljoprivredno. Zakona o šumama pojedino šumsko zemljište u vlasništvu RH izdvaja rješenjem, a ne suglasnosti Ministarstva poljoprivrede koje se donosi na temelju mišljenja povjerenstva, izvršenog očevida procjene troškova privođenja poljoprivredne proizvodnje te popisa šumsko-gospodarskog plana. Mi predlažemo također i izradu jedinstvene evidencije od strane Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih šuma za sve zemljište koje je u katastru opisano kao poljoprivredno te da se omogući njegovo davanje u zakup. Važećim odredbama zakona propisana je inicijativa za ovaj postupak na razini jedinica lokalne samouprave i fizičkih ili pravnih osoba što nije logično jer se radi o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države. Tražimo glasanje. Dobro. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Naime, odredba je predložena i usklađena sukladno mišljenju agronomske struke u postupku pripreme prijedloga izmjena i dopuna zakona. Izvolite zastupnice očitovanje. Dakle, uz predložene mjere potrebno je dodati i niz novih mjera s ciljem sprječavanja erozije s obzirom na aktualno stanje klimatskih promjena te veliku devastiranost naših tala. Jedan od najvećih problema je niska razina konzervacijske nulte obrade tla i udio poljoprivrednih površina bez zimskog pokrova kako je naglašen u preporukama Komisije za strateški plan Hrvatske. Zimsko oranje i stavljanje golog tla preko zime dio je tradicijske prakse, no ona je funkcionirala u bitno drukčijim klimatskim prilikama koje su se u novije vrijeme promijenile. Umjesto da tlo zimi izmrzava i rahli se, veće količine oborina dovodi do značajne erozije, tome treba pridonijeti i nepoštivanje dobre poljoprivredne prakse raznolikog plodoreda i primjene zelene gnojidbe kojim se tlo obogaćuje humusom. Stoga mjerama navedenim u čl. 6. treba pridodati obavezano održavanje pokrova u zimskim mjesecima te poštivanje dobre poljoprivredne prakse uključujući raznoliki plodored i zelenu gnojidbu. Tražim glasovanje. 3. amandman Klub zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća. Navedeno je već obuhvaćeno odredbom čl. 26. zakona odnosno u st. 1. točkama g i h, propisano je da se investitor oslobađa naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta pri gradnji stambene građevine bruto površine od 600 metara kvadratnih, ako se gradi unutar građevinskog područja i pri gradnji stambenih objekata poticane stanogradnje. Podržavamo i oslobađanje investitora od plaćanja jednokratne naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, ovo što ste rekli, ali smatramo da se treba omogućiti i prije svega mladima, kao i ostalim zainteresiranim da obnove napuštene stambene jedinice u našim ruralnim područjima. Svjedoci smo da su brojne kuće u našim selima napuštene i iz godine u godinu propadaju. Uz to, nisu legalizirane, a država po tom pitanju ne poduzima ništa. Ako netko želi obnoviti kuću u ruralnom području, prvo što ga može dočekati je plaćanje raznih naknada te smatramo to destimulirajućim i zahtijevamo poduzimanje odlučnijih koraka u rješavanju ovog pitanja te predlažemo da se pri gradnji i obnovi objekata radi stambenog zbrinjavanja mladih i ostalih zainteresiranih u ruralnim područjima oslobodi znači plaćanje te naknade. Tražimo glasanje. 4. amandman, zastupnica Ružica Vukovac, izvolite. Amandman se ne prihvaća. Čl. 50 st. 4 Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da Ministarstvo poljoprivrede vodi Registar evidenciju ugovora i naplate, a način vođenja ovog registra propisan je Pravilnikom o registru evidencije ugovora i naplate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu ne mogu se propisivati odredbe koje se odnose na funkcije ARKOD sustava jer je isto propisano Zakonom o poljoprivredi te pripadajućim podzakonskim propisima. Upis u ARKOD sadržajno ne pripada ovom Zakonu već je uređen Zakonom o poljoprivredi. Zahvaljujem predsjedniče. Dakle poštovani državni tajniče, oprostite mi što ja ne vjerujem u ovo vaše izneseno obrazloženje. Dakle tražila sam da se zapravo sam sustav napravi što transparentnijim jer trenutno imamo situaciju na koju nam je ukazao i sam Ured za reviziju koji je u svom nalazu konstatirao da nemamo evidenciju niti korištenja zemljišta niti naplate zemljišta. Smatram to izuzetno velikim problemom jer čak i na razini općina i gradova kada postavite pitanje tko koristi zemljište, po kojoj cijeni, dali je ono plaćeno, vi redovito bivate odbijeni i ne dobijete odgovore jer tvrde tako u općinama i gradovima da su to podaci koji su tajni. To nije dobro, znamo da je našu poljoprivredu uništila nepravda, a kada bi sustav otvorili, kada bi napravili ovakve registre, nebitno kojim zakonom, ja sam samo htjela ukazati na nelogičnost na koju je, kažem, ukazao i sam Ured za reviziju, dakle kada bi napravili sustav transparentnim, onda više ne bi bilo takvih niti postupanja od strane općina, a i na kraju krajeva, sami poljoprivrednici bi konačno počeli vjerovati u to da država ipak čini nešto za njih. Dakle, smatram da ipak trebamo požuriti sa otvaranjem sustava, trebamo znati tko koristi zemljište, tko u zakup, tko u koncesiju i naravno, po kojoj cijeni, da li je to plaćeno ili nije plaćeno. Evidenciju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ustrojava i vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu, a ne ministarstvo nadležno za državnu imovinu, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu te Pravilniku o registru evidencije ugovora i naplate za poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH. Kolegice nema pa ćemo glasovati. 6. amandman, Klub zastupnika SDSS-a, izvolite. Amandman se ne prihvaća. Čl. 30 st. 1 alineje 3 i 8, alineja .../nerazumljivo/... 3 i 8 važećeg zakona propisuju sadržaj programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Predlagatelj zakona smatra da je važno da sadržaj programa čini i podatak o površinama određenim za ... [[Govornik se ne razumije.]] zamjenu kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Naime, važno je da poljoprivrednici koji trenutno koriste poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, a koji može biti predmetom povrata ili zamjene, kao i sve ostale zainteresirane osobe, imaju mogućnost javnog uvida u planiranu namjenu katastarskih čestica. Povlačimo amandman i ne tražim glasanje. Površine koje se nalaze unutar šumsko gospodarsko .../nerazumljivo/... ili predstavljaju javno vodno dobro, ne mogu biti predmet programa i njima se raspolaže sukladno drugim posebnim propisima. Katastarske čestice koje su dijelom javnog vodno dobro ili su dijelom unutar šumsko-gospodarske osnove, mogu se dati u zakup. Povlačimo amandman i ne tražim glasanje. Hvala vam. Idemo na 8. amandman, Kluba zastupnika SDP-a. Amandman se ne prihvaća. Stav predlagatelja je da se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može prodati pod uvjetima i načinima propisanim ovim zakonom. U interesu je RH da program sadržaja ... [[Govornik se ne razumije.]] propisano alinejom 4 jer se na taj način štiti poljoprivredno zemljište u vlasništvu države od prekomjernog otuđenja odnosno prodaje. Tko će se očitovati? Konačnim prijedlogom izmjenama i dopunama ovoga Zakona predložene su izmjene čl. 30 i gdje se predlaže, mi predlažemo brisanje alineje koja glasi, površine određene za prodaju jednokratno maksimalno do 25% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Naš je stav i nekoliko ga smo puta istaknuli da smo protiv prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države osim kod prodaje izravnom pogodbom za manje površine. Ministarstvo bi trebalo dostaviti podatke HS-u koliko jedinica lokalne samouprave u svoje programe unijelo mogućnost prodaje poljoprivrednog zemljišta, koliko je ugovora o prodaji zaključeno po odredbama važećeg zakona i za koliko hektara na području kojih jedinica lokalne samouprave da bi mogli dalje o tome raspravljati, tako da, tražimo glasanje o ovom amandmanu. 9. amandman, Odbor za poljoprivredu, izvolite. Amandman se prihvaća. I postaje onda sastavni dio zakona. 10. amandman, Kluba zastupnika SDSS-a. Izvolite. Amandman se djelomično prihvaća u izmijenjenom obliku. Stav predlagatelja ne prihvaća se u dijelu koji se odnosi na zemljište koje je minirano i na kojem postoji sustav navodnjavanje, a daje se u zakon na rok do 25 odnosno 15 godina kako bi se opravdano ulaganje zakupnika u zakupljene površine. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku tako da glasi. U Članku 15. stavci 8., 9. i 10. mijenjaju se i glase: Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb u javnom natječaju može odrediti maksimalnu površinu koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi i s njom povezanim fizičkim i pravnim osobama pri čemu maksimalna površina koja se daje u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravno osobi i s njom povezanim fizičkim i pravnim osobama ne može prelaziti 50% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području te jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba. Iznimno od stavaka 8. ovog članka jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb u javnom natječaju može odrediti više od 50% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi i s njom povezanim fizičkim ili pravnim osobama za … [[Govornik se ne razumije.]] koje su pod trajnim nasadima. I stavak 10. u maksimalnu površinu određenu sukladno stavku 8. ovog članka uračunavaju se sve površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje pojedina fizička ili pravna osoba i s njom povezane fizičke i pravne osobe koriste na području te jedinice lokalne samouprave na temelju svih ugovora sklopljenih do dana raspisivanja javnog natječaja sukladno odredbama prijašnjih Zakona o poljoprivrednom zemljištu i ovog zakona. Dobro. Idemo na 11., Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Stav je predlagatelja zakona da je u konačnom prijedlogu zakona postupak provedbe javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države odgovarajuće uređen na način koji će omogućiti efikasno i transparentno raspolaganje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Predmetni članak je primjer na koji se način radilo na izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Brojne odredbe su definirane stavcima koji nisu povezani i pokrivaju različita područja. Kako sam članak u vašem prijedlogu ima 29 stavaka predlaže se njegova podjela na 3 dijela. U prvom djelu bi se definirao sadržaj javnog natječaja, u drugom dijelu provedba, a u trećem dijelu bi znači se definirale odredbe u slučaju korištenja zemljišta bez valjane pravne osnove. Predlažemo da omjer površina koje se mogu dati u zakup na temelju programa iznosi 60% za obiteljska poljoprivredna gospodarstva i 40% za pravne osobe. Na ovaj način bi se konačno dalo prioritet obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima koji čine temelj poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. Također, u postojećem stavku 11. koji postaje stavak 6. predloženo je određivanje maksimalne površine od 100 hektara na državnoj razini te je dodan stavak 7. u slučaju da se, da je proizvodno tehnološka cjelina veća od 100 hektara kako ne bi dolazilo do parcelacije zemljišta. Ovaj prijedlog se zasniva na izvješću Državnog ureda za reviziju kojim je dana preporuka da se u cilju onemogućavanja parcelacije poljoprivrednog zemljišta čija bi posljedica bila usitnjavanje treba propisati jasne kriterije za utvrđivanje minimalne i maksimalne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koja se daje u zakup radi poljoprivredne proizvodnje. Također, što je važno za napomenuti da pravilnik koji je, da je potrebno donijeti pravilnik koji regulira, koji regulira način vođenja registra i ugovora i naplata koji još uvijek nije donesen. A Pravilnik o registru evidencije i naplate za poljoprivredno zemljište [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] koje se trebalo objaviti u 6 mjeseci je nakon nekoliko godina Amandman se ne prihvaća. Amandman se ne prihvaća jer je prijedlogom zakona propisano da se javni natječaj za zakup raspisuje za svo raspoloživo poljoprivredno zemljište. Sukladno navedenoj odredbi moguće je raspisati javni natječaj za zakup samo za dio raspoloživog zemljišta šta u slučaju više sile odnosno kada za dio zemljišta nisu ispunjeni uvjeti za raspisivanje javnih natječaja sukladno Pravilniku o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u RH. Proizvodno tehnološke cjeline mogu činiti samo čestice odnosno dijelovi čestica koji u katastru vode kao poljoprivredno zemlje.

Poštovani državni tajniče, evo žao mi je što nismo uspjeli naći rješenje za probleme mnogih jedinica lokalne samouprave. Nadam se da ćemo i inicijalno kako je predloženo odredbama zakonima uspjeti doskočiti problemu i raspisivati natječaje na poljoprivrednim zemljištima [[Upadica: Povlačite ga?]] Povlačim da, da. Amandman se prihvaća djelomično i u izmijenjenom obliku. Stav je predlagatelja da se poljoprivredno zemljište koristi sukladno prihvaćenom gospodarskom programu. Podzakup je razlog za raskid ugovora prijedlog izgradnje postrojenje je suviše širok pojam. Prema važećem zakonu iznimno na ribnjaku je uz obavljanje osnovne djelatnosti dozvoljeno obavljanje poljoprivrednih te ostalih komplementarnih djelatnosti koje nisu u suprotnosti s posebnim propisima i to samo od strane zakupnika, a ne od trećih osoba. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku i glasi: U Članku 15. kojim se mijenja Članak 31. dodaju se stavci 30., 31. i 32. koji glase. Stavak 30. zakupnik može u skladu sa važećim prostornim planom uz suglasnost ministarstva postavit infrastrukturu za proizvodnju zelene energije na dijelu zakupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta u svrhu povećanja profitabilnosti. Stavak 31. kod izgradnje infrastrukture iz stavka 30. ovog članka zakupnik je dužan zadržati namjenu poljoprivrednog zemljišta u skladu s prihvaćenim gospodarskim programom iz ugovora. Projektiranje, izgradnju i pravljenje infrastrukture provoditi u skladu sa zakonskim uvjetima posebno u dijelu koji se odnosi na prostorno planiranje, zaštitu okoliša i propisa iz područja energetike. Stavak 32. po isteku ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zakupnik je dužan postojeću infrastrukturu iz stavka 30. ovog članka prenijeti u vlasništvo RH ili ukloniti u roku od 90 dana od isteka ugovora o zakupu. Kolega Kolarek, izvolite. Prihvaćamo amandman u izmijenjenom obliku. 14. amandman zastupnica Dalija Orešković. Amandman se ne prihvaća. Stav je predlagatelja konačnog prijedloga zakona da je postupak javnog natječaja za zakup odgovarajuće uređen u konačnom prijedlogu zakona na način koji će omogućiti efikasno i transparentno raspolaganje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. 15 amandman zastupnica Ružica Vukovac, izvolite. Odluka o raspolaganju nije upravni akt. Nezadovoljna stranka može podnijeti i prigovor. Pravna sigurnost osigurana je člankom 38. važećeg zakona, jer se nacrti Ugovora o zakupu moraju prije potpisivanja dostaviti na prethodno mišljenje o pravnoj valjanosti Županijskom državnom odvjetništvu na čijem području se poljoprivredno zemljište nalazi. Ako Županijsko Državno odvjetništvo izda negativno mišljenje, ugovor o zakupu ne može se sklopiti. Zahvaljujem.

A zajamčuje se i to člankom 19. Ustava RH sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti. Dakle mi ovim ovakvim modelom ne garantiramo našim poljoprivrednicima Ustavom zagarantiranu zaštitu. Dakle, prije možda pola godine imali smo sličnu situaciju kada nas je Ustavni sud natjerao da promijenimo Zakon o poljoprivredi jer su isto tako određene odredbe priječile pravo na sudsku zaštitu poljoprivrednicima, tada je bilo riječi o trošenju sredstava iz europskih fondova. Međutim, ja očekujem da kada izglasate ovaj zakon da će poljoprivrednici morati ponovno tražiti ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe ovoga zakona i obraćati se ponovno Ustavnom sudu. Meni je žao, ali moram reći dakle Europska unija broji preko 500 milijuna ljudi i svi oni imaju zagarantirano pravo na sudsku zaštitu, odnosno konkretno pravo na žalbu. Zar je onda čudno što nam se selo uništava, što se ljudi odlučuju na napuštanje tog ruralnog prostora i što imamo ozbiljan problem u proizvodnji hrane. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. Stav predlagatelja je da su financijski podaci bitan dio gospodarskog programa potreban za praćenje proizvodnje i provedbu gospodarskog programa na zemljištu koje je dano u zakup. Inicijativa ovog zakona i nije bila da se praćenje tih podataka na neki način ukine, nego da se pojednostavi s obzirom da veći dio korisnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države možda i nisu vični, a i veoma je teško planirati troškove proizvodnje u ovim uvjetima u kojim danas živimo.

Želim vjerovati da neće pretjerano administrirati, pa stoga povlačim ovaj amandman i ne tražim glasanje. Zahvaljujem. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Člankom 30. važećeg zakona propisan je sadržaj programa, posebni uvjeti ako su oni propisani aktom o provedbi postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i/ili uvjete zaštite prirode, a koje izdaje nadležni upravni odjel u županiji propisuju se u javnom natječaju i sastavni su dio ugovora o zakupu. Zahvaljujem. Znači proučivši dodatno ovaj prijedlog zakona shvatili smo da nema vrednovanja gospodarskog programa što je paradoks i postavlja se pitanje zašto taj dokument se uopće naziva gospodarskim programom. Postojeći pravilnik o gospodarskom programu je sveden na dva članka i vrlo šturi obrazac. Sam cilj gospodarskog programa se ne navodi u postojećem obrascu kao i odredbe vezane za zaštitu okoliša, a razlog za raskidanje ugovora o zakupu je ako zakupnik ne ostvaruje ciljeve gospodarskog programa. Tako da nadopunjujemo riječ sa ciljevima, odnosno tek sa ciljevima, te smatramo da treba dodatno pojasniti i tražimo glasanje o članku. U redu. 18. amandman Odbor za poljoprivredu, izvolite. Amandman se prihvaća. Postaje sastavni dio zakona. Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Stav je predlagatelja da nije prihvatljiv predložen način sudjelovanja i bodovanja u javnom natječaju za zakup jer zadire u sadržaj drugih odredbi zakona pa su pojedini dijelovi amandmana u suprotnosti sa drugim odredbama zakona i konačnog prijedloga zakona. Naime, isto sadržajno ne pripada odredbama ovog članka jer je drugim odredbama propisano tko mogu bit sudionici, odnosno tko ima pravo sudjelovanja na javnom natječaju za zakup, te što je sadržaj gospodarskog programa koji se dostavlja uz ponudu na javnom natječaju za zakup. Stav predlagatelja u odnosu na bodovanje pojedinih kriterija za ostvarenje prava prvenstva u javnom natječaju za zakup, da je bodovanje uz prihvaćanje amandmana Odbora za poljoprivredu odgovarajuće uređeno u konačnom prijedlogu zakona na način koji će omogućiti efikasnu, transparentnu provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, te da je sustav bodovanja usmjeren na provedbu Strategije poljoprivrede, pa se najviše bodova daje proizvodnji hrane, povećanju dodane vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji, a pri čemu se vrednuju i ostali strateški ciljevi usmjereni na održivost i razvoj ruralnih područja. Izvolite očitovanje. Zastupnica Vlašić Iljkić. Zahvaljujem. Smatramo da treba ovaj cjelokupni članak organizirati, odnosno pojasniti na način da se predlaže bodovanje gospodarskog programa kao što sam i u prethodnom obrazloženju amandmana rekla. Također da je potrebno vrednovati upisnik poljoprivrednika ili upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te bavljenje poljoprivredom kao primarnom djelatnosti što smatramo važnim. U stavku 7. je predložena razrada gospodarskog programa, te 7 bodova za mlade poljoprivrednike i dodatni bodovi za poljoprivrednice zbog održivih razvoja UN-a te do 2030. godine, te ciljeve EU vezano za ravnopravnost spolova. Predloženo je smanjenje bodova sa 5 na 4 za obrazovanje i iskustvo u poljoprivredi, te udio izravnih plaćanja ukupnim prihodima od poljoprivrede zbog povećanja bodova za mlade poljoprivrednike sa 5 na 7. Također, smatramo da cijeli Članak 36. odnosno odredbe vezane za bodovanje bi trebale biti propisane pravilnikom ili uredbom vlade. Naime, konačnim prijedlogom izmjena se navodi da će ministar postupak javnog nadmetanja propisati pravilnikom. Zakon o poljoprivrednom zemljištu iz 2013. godine Vlada RH donosila je Uredbu o obrascu i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. I još da napomenemo da nema bodova za kriterije kao ni vrednovanja gospodarskog programa kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i zakupa ribnjaka iako ponuditelji taj dokument trebaju dostaviti uz ponudu. Tako da tražimo glasanje o ovom amandmanu. Stav je predlagatelja zakona da je bodovanje odgovarajuće uređeno na način koji će omogućiti efikasno i transparentnu provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te da je sustav bodovanja usmjeren na provedbu strategije poljoprivrede pa se najviše bodova daje proizvodnji hrane, povećanju dodane vrijednosti poljoprivrednoj proizvodnji, ali ne zanemaruju se i ostali strateški ciljevi. Proizvođačke organizacije su status koji se posebno vrednuje u okviru zajedničke organizacije tržište, a zadruge su pravni oblik.

Uvaženi državni tajniče, da naš amandman se svodi na ove dvije izmjene u bodovanju. Prvo je po pitanju broja hektara pod ekološkom poljoprivrednom, a drugo je pitanje bodovanja posebno odnosno eksplicitno spomenuti poljoprivredne zadruge u zakonu o zemljištu. Što se tiče broja hektara pod ekološkom poljoprivredom s obzirom da je poljoprivredna strategija do 2030. godine s njom je zadan cilj povećanja broja hektara pod ekološkom poljoprivrednom na 140.000 hektra, to vi sve jako dobro znate, misli smo da ako tražim da se za to ipak poveća sa 5 bodova na 8 bodova da to ne bi narušilo cijelu ravnotežu ovog sistema bodovanja, a da bi ipak učinilo mogućim da se stvarno dogodi to povećanje broja hektara do 2030. Što se tiče poljoprivrednih zadruga, to da one nisu baš eksplicitno spomenute nego da se to zovu proizvođačke organizacije koje su priznate od ministarstva, međutim simbolički je značaj i vi sami govorite da je nedovoljno poljoprivrednih zadruga u Hrvatskoj. O tome se govori, a to da one podrazumijevaju slobodu udruživanja, demokratsko upravljanje, uzajamno djelovanje i pravednu raspodjelu dobara mislim da bi to doprinijelo baš da se za zadruge posebno eksplicitno kaže se dodaje 5 bodova. Tražimo glasanje o amandmanu.

Ok, onda on postaje tako izmijenjeni sastavni dio zakona. Amandman se ne prihvaća. Stav predlagatelja zakona je da je bodovanje odgovarajuće uređeno na način koji će omogućiti efikasnu i transparentnu provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te da je sustav bodovanja usmjeren na provedbu strategije poljoprivrede pa se najviše bodova daje proizvodnji hrane i povećanju dodatne vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji, ali ne zanemaruju se i ostali strateški ciljevi. Naime, s obzirom na ciljeve EU o povećanju površina pod ekološkom proizvodnjom na 25% površina koje je i Hrvatska dužna pratiti smatram da ekološka proizvodnja treba biti daleko više vrednovana u kriterijima za ostvarivanje prava na korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta. Mišljenja sam da ekološka proizvodnja treba biti izjednačena s prioritetnim vrstama poljoprivredne proizvodnje i nositi 25 bodova. Dakle, u ekološkoj proizvodnji naša je poljoprivredna budućnost i ovaj zakon to treba na ispravan način vrednovati. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje je kao i u prethodnom amandmanu, a uz dopunu da je ispunjavanje svih ugovorenih obveza podrazumijeva kontroliranje ispunjavanja gospodarskog programa. Poštovani državni tajniče, dakle predloženim amandmanom prije svega sam tražila da ako osoba koja želi ostvariti najveći broj bodova temeljem onog programa kojeg je već imala prethodno i bila ostvarila prednost nad ostalima on treba dokazati da je svoj gospodarski program i ispunio. U ministarstvu smo dobili odgovor da su kontrolirani gospodarski programi ali samo za one hektre koji su veći od 50, 50 litara. Dakle, samo na području moje općine imamo preko 400 ugovora koji su ispod 50 hektara. Tko je njih kontrolirao? Zašto ih nije nitko kontrolirao? Dakle, oni će ponovno ostvarivati prednost, a nisu ispunili ono što su obećali prije 10 ili 15 godina. Drugi poljoprivrednici to gledaju, posebno oni poljoprivrednici koji nisu mogli ući u posjed jer je neko sa lažnim, ne svi naravno, neko je sa lažnim programom u kojem je obećavao da će se primjerice baviti proizvodnjom mlijeka čim je ušao u posjed tu stoku ili nije nikada nabavio ili ju je prodao. To nije u redu i nije pošteno prema ovima jer i vi ste sada imali priliku da date tim ljudima koji će ponovno se pozivati na dosadašnji posjed i dobivati najviše bodova mogli ste im dati odnosno zadati obvezu da dokažu da su svoje dosadašnje gospodarske programe uredno ispunjavali. Dakle, ako to ne činimo, ako općinama ostavljamo samovolju da oni odlučuju hoće li raspisivati natječaj, neće, u kojem iznosu će stavljati maksimalne hektre ili ih uopće neće određivati pa onda nemamo pravo na žalbu, pa ne kontroliramo dosadašnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, pa ne znamo jesu li poljoprivrednici koji su u posjedu plaćali to je jako veliki broj upitnika koji smo mogli konkretnijim propisivanjem odredbi Zakona o zemljištu izbjeći, ali evo to ne činimo.

25. amandman Klub zastupnika SDP-a. Stav je predlagatelja da je određivanje početne zakupnine i postupak provedbe javnog natječaja odgovarajuće uređen u konačnom prijedlogu zakona na način na koji će odlučiti efikasnu i transparentnu provedbu raspolaganja. Konačnim prijedlogom o izmjenama i dopunama mijenja se čl. 37. st. 3. ovom prijedlogom se dodaju novi stavci kojim se propisuju odredbe vezane za mogućnost prigovora i poništavanje natječaja. Ovo pitanje nije regulirano u važećim odredbama kao ni predloženim izmjenama, a smatramo ga vrlo značajnim.

Stav predlagatelja je da se nacrti ugovora o zakupu u kojima su sadržane katastarske čestice koje su minirane ili na kojima se nalaze sustavi za navodnjavanje kao i čestice koje se daju u zakup na rok od pet godina radi pravne sigurnosti obje ugovorne strane trebaju prije potpisivanja biti dostavljene na prethodno mišljenje o pravnoj valjanosti županijskom državnom odvjetništvu na čijem području se poljoprivredno zemljište nalazi. Postupanje odnosno izmjena ugovora ili u slučaju promjene podatka o katastru ili zemljišnim knjigama za poljoprivredno zemljište koje je predmet zakupa kao i u slučaju utvrđivanja novih činjenica u vezi s katastarskim česticama koje čine proizvodnu tehnološku cjelinu već je propisano važećim zakonom i konačnim prijedlogom zakona te se u tim slučajevima sklapaju aneksi ugovora.

Dakle, svi amandmani koje sam podnijela su u svojoj suštini antikorupcijske mjere kojih u dostatnoj količini u čitavom zakonu nema. Za početak nakaradno je to da poljoprivrednim zemljištem koje je u vlasništvu države raspolaže i s njime upravlja i njega kontrolira jedno ministarstvo, Ministarstvo poljoprivrede, a sva ostala državna imovina je u resoru drugog ministarstva. Apsurdno je i nakaradno to da nigdje ne postoji javni registri koji bi sadržavali sve potrebne podatke javno dostupne da i javnost može kontrolirati kome se daje poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na korištenje, kako glase ugovori, što je u njima sadržano, kolike su naknade i naplaćuju li se na vrijeme. Ovim amandmanom se zapravo popravlja packa napravljena u nekim drugim odredbama jer ste napravili sustav koji je kaskadan od Ministarstva poljoprivrede pa preko jedinica lokalne i regionalne samouprave, napravili ste ga na način da se ne zna tko šta radi i tko što kontrolira pa onda imamo ovakve situacije o kojima je u svom amandmanu govorila kolegica Ružica Vukovac. Dakle, desetljećima smo sustav podesili na krive temelje, poljoprivredno zemljište bi trebao biti pokretač i temelj prosperiteta i razvoj, a zapravo samo služi za različito lešinarenje.

Ako je to tako onda povlačim svoj amandman. Amandman je povučen. Kada Ministarstvo poljoprivrede raspolaže poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države umjesto jedinica lokalne samouprave tada i prihod od raspolaganja prihod državnog proračuna. Meni je drago da vi to tako kažete, a čini mi se da se do sada nešto malo dijelilo povodom tih prihoda malo državi, malo nekom drugom. Vi i sada imate sustav po kojem će se Državnom odvjetništvu dostavljati podaci o tome tko nije platio, pa ćemo ponovno imati situaciju da netko uživa poljoprivredno zemljište u vlasništvu države ne samo mjesecima nego i godinama a da se nitko ne pita i ne provjerava jer naprosto procedure dojavljivanjem informacije razno raznim tijelima predugo traju. Dakle, ako ste već htjeli novi zakon onda ste trebali napraviti jedan operativno i racionalno suvislo postavljen model da se točno zna čija je singerica da to tako kažem i tko ubire naknadu. A ovako gdje ćete vi imati na tisuće rascjepkanih tijela koja će jedna drugima dojavljivati tko je nešto platio, tko nije, pa onda nekom tamo Državnom odvjetništvu, a pogotovo na nižim razinama. Neće sve ići iz Zagreba, nego će ići tamo gdje se nekretnina nalazi doći ćemo ponovno do toga da netko našu zemlju uživa, ali to ne plaća i ništa od prisilne naplate za razliku od onih situacija kada država svoju čizmu pokazuje prema običnim građanima. Konačnim prijedlogom zakona predviđeno je usklađivanje visine zakupnine u budućnosti na više zbog očuvanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, a izričaj usklađivanja visine zakupnine ne odgovara sadržaju odredbi. Ne prihvaćamo obrazloženje, jer smatramo da određivanje na takav način visine zakupnine samo na više nije pravo usklađivanje. Tek po uspostavi evidencije ugovora i naplate bit će moguće provesti postupak usklađivanja i utvrditi za određeno područje da li se za pojedine ugovore plaćala viša zakupnina u odnosu na druge ugovore, te izvršiti dopune tih ugovora. Nakon toga evidenciju treba javno objaviti kako bi se imalo uvid u dugovanje po zakupu i dodijeljene ugovore na državnoj razini. Zabrinjavajuće je i to da se u protekle četiri godine od donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu i nije učinjeno a što je ukazao i Državni ured za reviziju u svom izvještaju iz 2021. godine, te izmjene stavka drugog su predložene zbog usklađivanja sa odredbama u stavku 1. ovog članka. Stav je predlagatelja zakona da je odredba članka 25. stavka 5. uređena u konačnom prijedlogu zakona na način koji će omogućiti nadležnom Državnom odvjetništvu pravovremeno pokretanje postupka za naplatu dospjelog dugovanja. Na žalost neće. Dakle, svi ovi amandmani zapravo su pokušaj popravljanja nečega što je od strane predlagatelja inicijalno loše sastavljeno. Nema napretka bez da se uvede država reda. Država reda podrazumijeva između ostalog te javne registre o kojima stalno govori. I u odnosu na poljoprivredno zemljište u vlasništvu države nužno je formirati jedan jedinstveni javno dostupan registar u kojem će biti prikazani svi podaci o samom zemljištu, odnosno o samoj nekretnini zajedno sa podacima o tome tko tu nekretninu i to zemljište koristi zajedno sa podacima o tome kada su i u kojem iznosu naplaćeni svi doprinosi, odnosno sve naknade koje su propisane. Toga na žalost nema. Nema nikakve ideje o tome o bilo kojem prijedlogu, odnosno u bilo kojoj odredbi iz novog zakona, a bez da to učinite niti će moći građani koristiti obavlja li država ono što bi trebala obavljati, a niti vidim da će Državno odvjetništvo imati nekakav pregledan i lako dostupan sustav iz kojeg će moći crpiti podatke o tome u odnosu na koju osobu treba pokrenuti postupak prisilne naplate. Vi ste samo paušalno rekli da u nekoj drugoj odredbi postoji bolje osmišljen mehanizam. Na žalost nikakvog mehanizma na razini čitavog zakona nema.

Način uvođenja registra ribnjaka propisan je Pravilnikom o načinu vođenja registra ribnjaka u vlasništvu RH koji je donesen na temelju članka 51. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te način objave nije potrebno propisivati zakonom. Prihvaćam obrazloženje i tražimo glasovanje o amandmanu, jer bi zapravo sve evidencije, registri vezano uz državno poljoprivredno zemljište trebali biti dostupni na mrežnim stranicama ministarstva i smatramo da je to u interesu pojačanja transparentnosti sustava i tražimo glasanje za to.

Amandman se ne prihvaća. Stav predlagatelja zakona je da su kriteriji u javnom natječaju za zakup ribnjaka odgovarajući u određenom konačnom prijedlogu zakona na način koji će omogućiti efikasnu i transparentnu provedbu i raspolaganja ribnjacima u vlasništvu države.

Dakle, ovako. Ovim zapravo ne prihvaćamo obrazloženje i smatramo da je potrebno bodovati na drukčiji način, gdje predlažemo zapravo bodovanje za dosadašnji posjed 20 bodova i za gospodarski program 80 bodova. Predlaže se osim toga i detaljniji kriteriji za vrednovanje gospodarskog programa kao i kod zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Stav je predlagatelja zakona da je raspolaganje zajedničkim pašnjacima odgovarajuće uređeno u konačnom prijedlogu zakona na način koji će omogućiti efikasnu i transparentnu provedbu natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu države te da su odredbe o pravu prvenstva na javnom natječaju usmjerene na povećanje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje dodane vrijednosti.

Zapravo se ovim prijedlogom članak dijeli na dva dijela u kojem bi u prvom dijelu bile propisane opće odredbe vezane za natječaj, a u drugom dijelu propisivao bi se postupak provođenja javnog natječaja. Predloženo je da se stavak 3. podijeli na dva stavka te da, da se na područjima jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba pojednostave jer se ponavljaju odredbe i treba ih brisati.

Stav predlagatelja je da je postupak zakupa za zajedničke pašnjake odgovarajuće uređen u konačnom prijedlogu zakona na način koji će omogućiti efikasnu i transparentnu provedbu raspolaganja. Pa iz vašeg obrazloženja zašto ne prihvaćate ovaj amandman zapravo ništa nije jasno. Što je to vama efikasno i što je to vama transparentno? U čemu je problem da se jasno kaže što su ovlasti, a ujedno i obaveze predstavničkog tijela građana. Kad ste već osmisli taj po meni dubiozno neučinkovit sustav, meni je jasno da možda ni ne treba i ne podržavam apsolutnu centralizaciju, dakle imali smo i takve primjere pa smo vidjeli da nije bilo dobro. Ja jesam za to da se sustav decentralizira i relaksira, ali onda u tom slučaju taj postupak, ta procedura mora biti učinkovita i jasna. I mora se znati tko je to tijelo koje o nečemu odlučuje i na koji način je u postupak odlučivanja uključena šira zajednica pa tako i ljudi koji na tom području žive. Toga u ovom zakonu nema. A kad se ne zna tko odlučuje i kad se ne zna kako odlučuje to znači da neće biti niti sustava kontrole i to je onaj test na kojem ova država stalno iznova i iznova pada.

Ovim amandmanom zapravo s obzirom da je postupak parcelacije katastarskih čestica dugotrajnog karaktera ovim amandmanom smo zapravo htjeli regulirati pravo korištenja zemljišta do parcelacije raspisivanje natječaja potom i sklapanje ugovora o zakupu i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta. S tim u vezi tražim glasanje o amandmanu. Amandman se prihvaća. 41. amandman Odbora za poljoprivredu. Amandman se prihvaća. Poljoprivredno zemljište je resurs koji je ograničen te Ustavom RH i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu definiran kao dobro od interesa za Hrvatsku i ima njezine, njezinu osobitu zaštitu. Stav je predlagatelja zakona da je pravo prvokupa odgovarajuće uređeno nacrtom konačnog prijedloga zakona na način koji će omogućiti njegovu zaštitu. Poštovani državni tajniče, dakle izmjena Članka 71. na ovaj način na koji je napisano upućuje da RH ima pravo prvokupa na sve pa čak i na privatno zemljište. Ja predlažem da se jasno naglasi kako se spomenuti članak odnosi isključivo na ono zemljište koje je ranije bilo u vlasništvu RH pa je prodano. Tako je definirano i u postojećem Zakonu o zemljištu ali se te odredbe nisu primjenjivale. Zašto se ne primjenjuju odredbe zakona koji je važeći i koji je na snazi? Ja mogu povući paralelu i sa izradom programa raspolaganja gdje mi imamo 450 jedinica lokalne samouprave koje su bile dužne napraviti svoje programe raspolaganja. 2,5 godine je taj zakon na snazi samo 90 općina je to napravilo. Gdje su sankcije? Tko je odgovarao? Meni je sustav potpuno netransparentan, a isto tako mislim da je krivo donijeti ovakvu izmjenu između dva čitanja. Mislim da s tim ni ured za zakonodavstvo, ali ni povjerenik za informiranja ne bi složili. Znači ovo je bitna izmjena koja je trebala ići najmanje u e-savjetovanje, a možda i na ocjenu ustavnosti. To se nije dogodilo. Niti jedna zemlja članica EU nema toliko površina u svom vlasništvu. Ovom odredbom mi ćemo omogućiti državi da ona namakne još površina, umjesto da smo ih rasporedili našim poljoprivrednicima, našim OPG-ovcima da mogu na njima proizvoditi hranu, živjeti, stvarati, ostati u tom ruralnom prostoru. Dakle, mi smo zemlja članica koja konstantno ide u suprotnom smjeru od onih razvijenih zemalja članica EU koje su sačuvale svoju poljoprivrednu proizvodnju i svog čovjeka u ruralnom prostoru. Amandman se djelomično prihvaća tako da glasi. U Članku 40. iza točke c) briše se točka i) i dodaje se točka e) koja glasi. Za katastarsku česticu koja je u suvlasništvu RH i podnositelja zahtjeva, a ukupna površina čestice nije veća od 1 hektra. Stav je predlagatelja zakona da se prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prodaje putem javnog natječaja samo iznimno izravnom pogodbom i to samo u slučajevima koji su propisani zakonom. Dakle amandman u izmijenjenom obliku se prihvaća. 44. amandman zastupnika Silvana Hrelja. Stav predlagatelja je da se suvlasnička zajednica između RH i trećih osoba na poljoprivrednom zemljištu može razvrgnuti isplatom kada je suvlasnički dio RH manji od 50% ukupne površine koja je predmet razvrgnuća. To je jedan poseban problem, naime, problem je mrtvog kapitala, odnosno zapuštenosti tog poljoprivrednog zemljišta u suvlasništvu.

Na kraju krajeva, nitko ništa ne radi, prema tome, mislim da, ili bi trebalo iz novaca koje će se namiriti odnosno priskrbiti prodajom poljoprivrednom zemljišta, financirati razvrgnuća odnosno podjelu tog poljoprivrednog zemljišta od drugih suvlasnika i onoga što je u vlasništvu RH i pokušati dati na prodaju ili u dugoročni najam zainteresiranim poljoprivrednicima.

Mislim da je tu potrebna jedna iznimna aktivnost koja nije besplatna. Da se razumijemo, koja košta, razgraničiti one udjele koji su čisti državni od onih koji su u suvlasništvu, košta, ali mislim da je vrijedno truda jer nam zjapi jako puno poljoprivrednog zemljišta neobrađenog, a jedinice lokalne samouprave kao što je i kolegica rekla, nemaju posebnog interesa da rade plan raspolaganja sa tako malim parcelama. 45. amandman Odbora za poljoprivredu. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku. U čl. 44 st. 4 mijenja se i glasi: Poljoprivredno zemljište izvan građevinskog područja ne može se geodetskim elaboratima dijeliti na katastarsku česticu površine manje od 1 hektara, osim u slučaju izdvajanja poljoprivrednog zemljišta radi izgradnje infrastrukturnih i drugih građevina određenih propisom kojim se uređuje prostorno uređenje i osim u slučaju nasljeđivanja.

Stav je predlagatelja da nije potrebno nadopunjavati odredbu riječima, bez obzira je li u državnom ili privatnom vlasništvu jer se izriče poljoprivredno zemljište koje je navedeno u odredbi čl. 44 konačnog prijedloga zakona odnosi na sve poljoprivredno zemljište, kako ono državno, tako i ono u privatnom vlasništvu. Zahvaljujem. Ne prihvaćamo obrazloženje iz razloga što u izvornom čl. 83 Zakona o poljoprivrednom zemljištu sve stavke do nove predložene st. 4 odnosi se na državno zemljište u vlasništvu RH. Smatramo da bi dodjeljivanjem ovog teksta se izbjegla mogućnost dubioznog tumačenja samoga članka, znači ako je intencija zakonodavstva stvarno da se zabrani parcelacija i privatnim i državnom, i privatno i državno zemljište, smatramo da je neophodno da se taj članak stavi kako bi se izbjeglo eventualno buduće vjerodostojno tumačenje članka o ovom Zakonu.

Najprije čl. 47. Kluba zastupnika SDP-a. Svrha odredbe je da se spriječi usitnjavanje poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za RH. Intencija Zakona je da se površine poljoprivrednog zemljišta okrupnjavaju radi stvaranja uvjeta za efikasniju obradu i povećanje proizvodnje. Ne prihvaćamo obrazloženje jer spomenute odredbe će za posljedicu imati, zapravo omogućiti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na svim česticama, pa i onih površine manje od 1 hektara. Također, treba spomenuti da odredbama će se osigurati ažurnost službenih državnih evidencija, katastra i zemljišne knjige, što smatramo da je jedan od preduvjeta za njihovo korištenje. S obzirom da je u RH na raspolaganju već postoji mehanizmi za suzbijanje nelegalne gradnje, građevinska inspekcija i komunalni redari, smatramo da se ovakvim prijedlogom amandmana po ovom pitanju neće bitno utjecati na taj problem te tražimo glasanje.

Poštovani državni tajniče, dakle mi smo svojim amandmanom, kao i kolege, tražili da se čl. 44 briše. Dakle ovim se amandmanom u čl. 44 kojim se mijenjao čl. 83 Zakona st. 4 dakle briše se kako bi se omogućile diobe i formiranje katastarskih čestica površine i manjih od jednog hektra, dakle RH je itekako usitnjena, ali mi ne možemo to onemogućiti zakonom jer ćemo time prvenstveno ugroziti imovinsko-pravno rješavanje, recimo, evo, prvenstveno nasljednih odnosa.

Dakle postoje drugi načini, druge mogućnosti, a ne zabranjivanjem. Identični 49. amandman zastupnika Zlatka Hasanbegovića. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao i prethodna dva prijedloga amandmana. Evo, ja neću ponavljati obrazloženja amandmana koja smo čuli jer je riječ o potpuno istom amandmanu. Samo bih dodatno naglasio zapravo da je riječ o amandmanu koji je preko 3 različita kluba uputila hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, dakle riječ je o strukovnoj udruzi ljudi koji u praksi znaju što je najbolji način za primjenu odgovarajućih zakonskih rješenja vezano ovdje uz poljoprivredno zemljište, naravno i tražimo glasovanje o ovom amandmanu. Zbog nemogućnosti pojedinih jedinica lokalne samouprave da zaposli poljoprivrednog redara, daje se mogućnost jedinicama lokalne samouprave da poslove poljoprivrednih redara obavlja i službenik koji je već zaposlen u jedinici lokalne samouprave.

Poljoprivredni redari su uvedeni Zakonom o poljoprivrednom zemljištu iz 2013. g. zbog kontrole zapuštenog privatnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno kontrole provođenja agrotehničkih mjera od strane fizičkih i pravnih osoba. Sustav funkcionira gotovo 10 godina i omogućio je jedinicama lokalne samouprave da zajednički se zaposle poljoprivredni redar agronomske struke te na kvalitetan način da se izvještava o stanju poljoprivrednog zemljišta na njihovom području. Sad se predlaže zapravo izmjenom stavak 1, 3 i 4, da poljoprivredni redar bude službenik, a agronomska struka se briše kao uvjet zapošljavanje. Predlaže se i ukidanje mogućnosti da jedinice lokalne samouprave zajednički organiziraju ove poslove. Smatramo da to nije u interesu niti jedinicama lokalne samouprave niti u konačnici, trajnim korisnicima, odnosno poljoprivrednicima i također, smatramo da se agronomska struka izbacuje gotovo iz svih zakona koje priprema resorno ministarstvo. Protivimo se izmjeni čl. 90 i zahtijevamo da on ostaje nepromijenjen i na snazi stoga tražimo glasanje o ovom se ne prihvaća. Korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su dostavljati izvješća o provedbi gospodarskog programa i po važećem zakonu. Ne prihvaćamo obrazloženje jer u biti, ovim prijedlogom, dodaje se stavak 10 kako bi jasnije se odredile prekršajne odredbe vezane uz st. 7, 8 i 9, odnosno novčane kazne ako korisnik ne dostavi izvješće o ostvarivanju odnosno ispunjavanju ciljeva gospodarskog programa svake godine. Odredba po kojoj gospodarski program treba sadržavati i ciljeve nije propisana po važećim odredbama zakona, a nije ni predložena konačnim prijedlogom izmjene ovog Zakona. Napominjemo da je neispunjavanje ciljeva gospodarskog programa, kako smo ranije čuli, razlog za raskidanje ugovora. Dodatno, postojeći pravilnik o gospodarskom programu propisuje samo njegov obrazac, ali ne i formu izvještaja. Iz tog razloga smo predložili dopunu čl. 38 st. 8. Ovo je još jedan od primjera kako se zapravo pripremao ovaj Zakon o poljoprivrednom zemljištu, ali i ovaj Konačni prijedlog, propisuju se zapravo prekršajne odredbe i novčane kazne koje su neprovedive, tako da smatramo da, tražimo glasovanje o ovom amandmanu.

Ovim prijedlogom se predlaže obustavljanje svih postupaka do stupanja na snagu izmjena i dopuna zakona i donošenja podzakonskih akata kojima se jasno propisuju kriteriji za zakup poljoprivrednog zemljišta. Brojna obrazloženja već su dana i smatramo da dodatno nije potrebno i tražimo glasanje o ovom amandmanu. Odbora za poljoprivredu. Amandman se prihvaća. Postaje sastavni dio. Dobro. Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na produljenje roka za raspisivanje javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u izmijenjenom obliku tako da glasi, u čl. 55 st. 5 i 6, riječ tri, mijenja se riječju šest.

Postaje sastavni dio tako izmijenjen. 56. amandman Odbora za poljoprivredu. Obveza naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište propisana je Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Programom raspolaganja svaka jedinica lokalne samouprave osigurava površine za povrat u programu raspolaganja, za svoje područje na temelju očitovanja nadležnog upravnog tijela, ali i mogućnost da se povrat vrši na području drugih jedinica lokalne samouprave imalo za posljedicu nesigurnost u raspolaganju i problem u provedbi postupka povrata. Odbor se usuglasio da povučemo ovaj amandman, ali vas molimo doista da se procesi povrata oduzete imovine u vrijeme komunističke vladavine malo ubrzaju jer čini nam se da to doista predugo traje. Amandman se prihvaća. 58. amandman Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Prihvaćen je amandman Kluba zastupnika SDP-a kojim predmet zamjenskog poljoprivrednog zemljišta mogu biti komasirane i arondirane površine poljoprivrednog zemljišta, osim ako bi se njihovom dodjelom narušavala proizvodno-tehnološka cjelina.

Riječ je u osnovi u restriktivnom zakonom, a ovim odredbama dakle dodatno se pojačavaju njegove ograničavajuće odredbe usmjerene na trajno ozakonjenje komunističke otimačine privatnoga vlasništva konkretno riječ je o poljoprivrednom zemljištu. Naime, potpuno je nejasno bez obzira na ovo vaše sada obrazloženje zašto se uopće našla ta odredba u konačnom zakonskom prijedlogu, čemu ovo dodatno ograničenje budući da ta odredba pa i ovako izmijenjena nije bila u dosadašnjim zakonskim rješenjima? Dakle, ona je u suprotnosti sa do sada vrijedećim vladinim uredbama, naputcima ako hoćete i odlukama ustavnoga suda i u praksi će ovlaštenici povrata oduzete imovine se naći u diskriminatorskom odnosu prema onima kojima je omogućena bila dodatna zamjena zemljišta i bez ovoga ograničenja koje i dalje ostaje u zakonskom prijedlogu.

Na prvi pogled se ukida ova odredba, ali uvođenjem ove potpuno nejasne odredbe o tome ako se ne narušavaju određeni odnosi, nije jasno tko će to utvrđivati. U praksi se mogućnost dodjele zamjenskoga zemljišta će postati potpuno neprovedive. Podsjećam dakle riječ je o površinama koje bi trebale biti zamijenjene koje čine manje od 2% ukupnoga državnoga poljoprivrednoga zemljišta. Amandman se prihvaća. Postaje sastavni dio zakona. 61. amandman zastupnika Ljubomira KOlareka i Gorana Ivanovića. Amandman se ne prihvaća.